Jednak se chci omluvit panu ministrovi, protože mi bylo teď řečeno, že když jsem na 48 hodin využíval výhod našeho zdravotnictví a chyběl jsem na zdravotním výboru, že to byla fáze, kde se ten názor změnil, takže za to se omlouvám, to jsem nevěděl. A ta druhá věc ke všem, co hovořili, k vám i ke kolegovi.

To bych musel říct i já, že bych měl přestat pracovat. Nyní další faktické poznámky, kolega Kaňkovský ještě posečká.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, je velice zajímavé poslouchat tuto debatu.

Možná jednu poznámku k panu docentovi Svobodovi, kterého si velice vážím, prostřednictvím předsedajícího. Vy jste řekl, že nic není stoprocentní.

Děkuji za slovo.

Těch situací je opravdu velké množství, které ochrání jak pacienty, tak i lékaře. A drobná poznámka ještě k předchozímu výstupu. Ano, ale ona se mění i jaksi celá společnost.

Ale i mladá generace lékařů je někdy problematická.